Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.

Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dobře, děkuji, to je jistě validní návrh, o kterém můžeme hlasovat.

A pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že zde padl návrh, abychom dnes jednali a hlasovali procedurálně i meritorně po 19. a 21. hodině.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Pane poslanče, prosím. Já jsem chtěl upravit ten svůj návrh fakticky jenom technicky, aby bylo místo vrácení k přepracování návrh na zamítnutí té novely. Myslím si, že to vyřeší všechny problémy. Děkuji, ano, to je vhodná oprava toho postupu, protože vrácení k přepracování není možné, protože takový návrh může padnout jenom v prvním čtení, ať už jednáme o zákonu, nebo o rozpočtu, a první čtení jsme neměli. Takže tím jsme se vyrovnali s tímto a já otevírám třetí čtení, do kterého v tuto chvíli nemám žádné přihlášky do rozpravy.

Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru je u stolku zpravodajů.

Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování a prosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru hlasování. Jako první bychom hlasovali návrh pana kolegy Ferjenčíka na zamítnutí novely zákona. V případě, že tento pozměňovací návrh neprojde, budeme hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy tak, jak se k nim kolegové přihlásili v podrobné rozpravě.

To je celá procedura. Pokud tedy není žádných námitek, nechám schválit tuto proceduru. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Prosím první návrh. Ano, takže návrh na zamítnutí. Já zahajuji hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím tedy, budeme pokračovat dalšími návrhy.

Takže to je návrh. Já poprosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.